Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vítám vás po přestávce na jednání klubu. Než přistoupíme k závěrečnému hlasování, přečtu omluvy, které jsem obdržel.

Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, kolegové, u hlasování číslo 210 já jsem tu sérii nechtěl rušit jsem hlasoval pro a mám křížek. Já vám děkuji.

Já tedy všechny odhlásím a požádám vás, abyste se opět přihlásili svými kartami.

Je tomu tak. V tom případě nyní přistoupíme k hlasování o návrhu jako celku.